Dodnes nebyly předloženy přesvědčivé argumenty, co se týká investičních soudů. To znamená, že vlastnická práva jsou již dnes plně vymahatelná u nestranných soudů. Proč tedy tvořit investiční soudy? Není potřeba zahraničním investorům zajišťovat zvláštní práva v mezinárodním právu, jak je stále zdůrazňováno současnou německou spolkovou vládou a mnoha jinými.

Závazky investorů, jako třeba zajištění pracovních příležitostí, respektování lidských pracovních a spotřebitelských práv nebo dodržování zdravotních a environmentálních standardů, nejsou vymahatelné přes tento investiční soud a jejich vymáhání jinými mezinárodními cestami je pověstné svou obtížností. Prakticky nabízí CETA majetku a očekávaným ziskům zahraničních investorů značnou a přednostní ochranu, větší, než jaká je v zákoně k dispozici domácím investorům a občanům. Proč taková nerovnováha? Já si myslím, že obchod se dá férově dělat jinými způsoby.

Zajímavé je, že tady není žádný odvolací orgán vůči soudu, to se mi taky nelíbí.